136. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace Na pořad jednání 65. schůze Poslanecké sněmovny bylo předloženo celkem 12 odpovědí na vznesené interpelace, s nimiž poslanci nebyli spokojeni, a z toho důvodu požádali o zařazení na pořad schůze Poslanecké sněmovny. Pro dnešek nám zbývá projednat ještě 11 odpovědí na písemné interpelace.